Znamená. Vážení kolegové, znamená. Sledujete i to, odkud chodí mnoho informací, které se týkají migrace? Já k tomu chci pořádat seminář v nejbližších týdnech. To je pravda.

Ono stačí to, co je. Opravdu jsme v ohrožení. Ale já to ohrožení a řešení vidím opravdu úplně jinde než mnozí mí předřečníci.

V návrhu usnesení nejsou ty konkrétní kroky, ale o těch konkrétních krocích neustále hovoříme. Je to společná pobřežní a pohraniční stráž, účinná s dostatečnou kapacitou.

Důsledná návratová politika.

Přece v Turecku u toho musí být zástupci Evropské unie, aby sledovali, jaké kroky Turecko dělá. Přece každá smlouva musí mít termíny. Každá taková dohoda musí být jasně definovaná a Evropa musí požadovat úplně konkrétní plnění. Úplně konkrétní plnění. Ale bez Turecka a bez spolupráce s ním to zkrátka nepůjde. Evropa má jednat o zajištění bezpečných zón v Turecku, kam by případně některé migranty, které nemůže vrátit do zemí původu, mohla alespoň dočasně vracet. I ta ochrana na území Evropy má být dočasná, to nemá být stěhování národů. I pokud někdo dostane azyl, tak to přece neznamená, že má navěky zůstat v Evropě. To přece neznamená, že tady může docházet k trvalému stěhování národů, a někteří si budou myslet, že to je tak v pořádku, nebo dokonce si někteří budou myslet, že tím budeme řešit vlastní demografickou krizi nebo nedostatky na trhu práce. To není správná cesta. Již tady bylo mnoho řečeno o organizovaném zločinu.

Ale moc prosím, abychom se bavili o tom, kolik peněz už vydělali, kde ty peníze jsou a co je z toho financováno. To je přece naprosto zásadní a závažná otázka. Tady probíhá obrovská migrace podporovaná organizovaným zločinem již dva roky. Ano, a je to chyba Evropy. I tyto příjmy organizovaného zločinu. To je situace mimořádně vážná. Nechali jsme to, co se děje, rozjet.

Oni prodali mnohdy poslední majetek. A my to udělat musíme. Nepomáhá.

Proto vás moc prosím, abychom přijali usnesení, abychom o tom vzájemně jednali věcně. Je to naše priorita. Děkuji vám, paní poslankyně.

V tom případě pan poslanec Šarapatka.

Tak to je první věc. A druhá věc, hovořila tady o roli Turecka.

Ano, souhlasím s tím, že jim Evropa musí v tom pomáhat, ale ne se doprošovat. Ale chtěl bych opět upozornit na roli Turecka.

Eviduji další faktické poznámky. První paní poslankyně Langšádlová, připraví se pan poslanec Kučera. Prosím, paní poslankyně. Chtěla bych reagovat prostřednictvím pana předsedajícího na svého předřečníka. Předtím jsme o tom již několik měsíců diskutovali, přičemž jsme si byli vědomi naléhavosti tohoto tématu trochu dřív než jiné strany. Ale to není podstatné.

Jsme si vědomi, na jakých hodnotách evropská civilizace stojí. K tomu ale také patří solidarita. A proto samozřejmě, já bych tady ještě dlouho mohla mluvit i o tom, že Evropa selhává i v této otázce.

Já si ho mimořádně vážím a je naprosto přirozené, že ten solidární rozměr je pro něj velice důležitý. Ale v našich stanoviscích byla vždycky vyvážená solidarita a odpovědnost. Děkuji. Nyní pan poslanec Kučera, připraví se paní poslankyně Chalánková s faktickou poznámkou. Paní poslankyně Chalánková, připraví se pan poslanec Tomio Okamura.